Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr obrany Martin Stropnický. Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji i za tu možnost přes časový limit tuto předlohu projednat. Já jsem ji představil podrobně v průběhu prvního čtení, ale jenom ve stručnosti ty nejdůležitější aspekty. Dne 1. července 2015 začala platit rozsáhlá novela zákona o vojácích z povolání, která zásadním způsobem změnila podmínky výkonu služby, a už nyní se kladně promítají dopady novely. Přesto samozřejmě aplikace byla postupně po nabytí její účinnosti konfrontována s každodenní praxí při výkonu služby vojáků a právě tato praxe v návaznosti na aktuální situaci ukázala některé nedostatky při odměňování vojáků, kteří se podílejí na plnění úkolů při eliminaci možných hrozeb na území republiky, ale také v rámci spojenecké spolupráce v mezinárodních operacích. Proto návrh zákona obsahuje zejména upřesnění některých podmínek nároků vojáků za účelem jednoznačného výkladu nebo zjednodušení administrativy, pokud jde např. o některé složky služebního platu nebo služební příspěvek na bydlení, náhradu jízdních výdajů, nebo např. podmínky nároků na volno při nepřetržitém vojenském nasazení. Návrh zákona prošel podrobnou diskusí na jednání výboru pro obranu, jehož výsledkem je komplexní pozměňovací návrh, který, domnívám se, nepochybně přispěje ke zkvalitnění předloženého materiálu.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 958/1 a 2. Prosím pana zpravodaje, pana poslance Davida Kádnera, aby se ujal slova, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy aby odůvodnil. Prosím, pane poslanče. Děkuji, vážený pane předsedající. Výbor pro obranu se touto novelou zabýval na dvou schůzích.

Jsem přesvědčen, že řada těchto změn zákon věcně posouvá k větší vyváženosti práv a povinností vojáků. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, já jenom stručně, v podrobné rozpravě se přihlásím ke svým třem pozměňujícím návrhům, které jsem uložil jako sněmovní dokument 5814. Návrh řeší současně nejednotnou aplikaci a nejednoznačná kritéria, která vytvářejí rozdíly jednak mezi vojáky navzájem, ale i mezi vojáky a občanskými zaměstnanci. Pozměňovací návrh určuje rizika státu a jeho odpovědnost za vzniklé škody, které voják způsobil při plnění úkolů obrany země.